Paní poslankyně, chcete položit doplňující otázku? Prosím, máte slovo. Děkuji za tu písemnou odpověď.

Já děkuji a poprosím pana ministra.

Vycházíme ze zkušeností z celého světa i Evropy, kdy většina pobočkové sítě v Německu, v Rakousku je právě v rukou smluvních, tedy privátních partnerů. V těchto zemích je to více než 70 % poboček provozováno tímto systémem. Já nemohu vyloučit, že občas nějaký soukromník zkrachuje.

Já děkuji. Nyní dávám slovo panu poslanci Holečkovi, aby přednesl svoji interpelaci na pana ministra Dienstbiera. Prosím, máte slovo. Vážený pane ministře, interpeluji vás ve věci zhoršující se situace v našem Ústeckém kraji. V říjnu minulého roku jste předložil určitou kuchařku k řešení problémů ve vyloučených lokalitách. V poslední době přibývají další a další případy kriminální činnosti. Za vše mluví poslední dva z minulého týdne. Já sám bydlím v Ústí nad Labem, mám dvě malé děti a samotné se je bojím někam pouštět.

Šest jich skončilo v nemocnici. To jsou jen dva případy za tento týden. Doporučil bych vám přijet zase k nám na sever a poradit tam místním samosprávám, jak mají těmto nepříjemným situacím předcházet. Já děkuji a poprosím pana ministra o odpověď.

Podle informací od pana starosty Matouše se v Krupce jednalo o ojedinělý interní incident, který nijak neohrozil ostatní občany města a neměl ani vliv na celkovou bezpečnost města.

Starosta ocenil práci městské policie i Policie České republiky, která incident velmi dobře a rychle zvládla. V lokalitě působí takzvaná dohledová služba z řad místních Romů, kteří jsou placeni úřadem práce. A právě tato dohledová služba pomohla upozornit na konflikt a přispěla k tomu, že ho policie mohla velmi rychle vyřešit. Máme také informace od velitele Městské policie v Krupce pana Petráka. Byla to gradace slovních urážek dvou romských rodin, která vycházela z čistě osobních konfliktů. Na sídlišti je detašovaná služebna městské policie. Strážníci mají důvěru Romů i majority. Je tam vybudován městský kamerový dohlížecí systém.

Policie České republiky situaci monitoruje. Na sídlišti je podle jejích informací klid.

Doplňující informace z našeho působení, zejména Agentury pro sociální začleňování.

V místě není znatelně větší napětí a situace není nijak vyhrocená. A i na základě své osobní zkušenosti z návštěvy ve městě Krupka tam, kde se dlouhodobě dělá integrační politika, což je právě případ Krupky díky postoji lokálních politiků, ale také třeba spolupráce s městskou policií, státní policií i neziskovými organizacemi, tak tam se daří dlouhodobě to napětí tlumit a problémy překonávat.

Já děkuji. Pan poslanec chce položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo. Spíše poděkovat.

Ale co se týče celkového toho začleňování, začleňování, začleňování, tam tak dlouho začleňujeme, až nám to, si myslím, jako celek nejde. Pan ministr chce reagovat. Prosím.

Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Zahradníka, aby přednesl svou interpelaci na pana ministra životního prostředí Richarda Brabce. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, děkuji za slovo.

Chceme je vychovat, říká paní náměstkyně.